Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. A jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Skutečně ve vládním návrhu zákona se říká, že nájemcům postiženým vládním rozhodnutím o uzavření provozoven se umožní odložit splatnost tří měsíčních nájmů, a dokonce až služeb o 24 měsíců.

Navíc však budou muset z dlužného nájemného odvést DPH a ještě za nájemce zaplatit energie, vodu, úklid apod. za tyto tři měsíce. To se týká tedy sněmovního tisku 816, pokud tento projde.

Děkuji vám, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Na začátek bych chtěl ocenit přístup členů České bankovní asociace, kteří reagovali v této tíživé situaci velmi vstřícně.

Jsem i rád, že tento návrh dodržuje parametry, které si od daného návrhu slibuji nebo požaduji. Je založen na dobrovolné bázi, tedy klient se může dobrovolně rozhodnout, zdali se do systému odkladu zapojí a jestli to využije na 3 nebo 6 měsíců, pokud je dotčen koronavirovými opatřeními. Stejně tak je zachována možnost splácet i nadále jistinu, kterou může klient umořovat, pokud nechce odložit splátky.

Tento návrh vlastně původně byl přijat už bankovní asociací v Itálii, takže jsem rád, že i Česká republika přichází s tímto a banky české že toto klientům nabídnou.

Tento návrh pomáhá nejen lidem, kteří mají hypotéky, ale i jiné úvěry, což se samozřejmě týká velké části populace, a bohužel ekonomické následky, které budou navazovat na ta přísná opatření, která v tuto chvíli v České republice máme, můžou být velice velké, takže každá pomoc je určitě dobrá. Chtěl bych říct, že za Piráty podpoříme daný návrh. Chtěl bych tímto říci, že jsem rád, že klienti bank v České republice budou mít nějaký čas na to, aby se vyrovnali s případnou změnou své situace, a že to snad pomůže. Já vám děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já pro tento tisk mám tři pozměňovací návrhy.

Nakonec jsme to připravovali i s paní předsedkyní rozpočtového výboru, a na tom jsme se shodli a rozpočtový výbor v tom směru měl jasné pochopení, když jsme o něm ještě nehlasovali, neboť se to dělalo opravdu na poslední chvíli.

A tady jde jenom o tu míru, jestli budeme chtít víc upřednostnit, řekněme, tyto velké hráče, anebo vystavit bankám rizika , že budou muset hradit některé související náklady právě s tímto finančním derivátem, který pro ně udělaly.

To jsou tři pozměňovací návrhy, ke kterým se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.